To je ta chyba, zneužívání jednacího řádu, že se tady natahuje rozprava ve třetím čtení, protože někteří si myslí, že je lepší to nerozhodnout, anebo se toho rozhodnutí bojí.

A mě to opakování těch vašich věcí opravdu už vadí.

Děkuji za slovo.

Asi nemá smysl reagovat na projev pana poslance Foldyny.

Uvědomme si, prosím, že teprve po skončení druhého čtení známe všechny pozměňovací návrhy, které byly k danému zákonu předloženy, to znamená, že ve třetím čtení se bavíme úplně o jiném textu, teoreticky úplně o jiném textu, než jaký byl předložen vládou, skupinou poslanců, Senátem, v kraji do Poslanecké sněmovny, a je naprosto legitimní, abychom o tom tu debatu vedli, a pokud tam jsou návrhy, které je potřeba prodiskutovat, tak prostor k diskuzi má být a má být dostatečný. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vy tady předstíráte, že váš návrh vyřeší problémy ve vyloučených lokalitách, ale to se nestane, to je jeden velký podvod.

To si tedy nemyslím, že zafunguje. Já si fakt nemyslím, že to takhle bude fungovat.

A ještě jedna věc.

Kde to jsme?

Prosím vás, nelžete si tady.